Pozvánka vám byla rozeslána v pátek dne 5. června 2015. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze.

Proti?

Hlasování končí. Konstatuji, že návrh byl přijat a že jsme ověřovateli 29. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Pavla Čiháka a pana poslance Jiřího Dolejše.

Pro stenozáznam pan poslanec Štětina má náhradní kartu číslo 31.

Za druhé, pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček požádal o pevné zařazení bodu 153 návrhu pořadu, je to sněmovní tisk 428, na čtvrtek 9. července jako druhý bod jednání po písemných interpelacích. Dále grémium navrhuje bod 86 návrhu pořadu, sněmovní tisk 451, zařadit před bod 48 návrhu pořadu. Tyto tisky spolu souvisejí.

Pevné zařazení souvisí s účastí pana prezidenta Miloše Zemana v Poslanecké sněmovně. Dále bod číslo 18 návrhu pořadu, sněmovní tisk 42, zákon ve druhém čtení, registr smluv, zařadit pevně na středu 17. června jako první bod po bloku již pevně zařazených třetích čtení.

Případným dalším žádostem poslaneckých klubů týkajícím se neprojednávání vybraných bodů tohoto bloku bude vyhověno. Prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili i vy. Mám zde první přihlášku, a to předsedy klubu ANO 2011 Jaroslava Faltýnka. Poté se připraví pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Hezké odpoledne, dámy a pánové, kolegyně a kolegové.

Je to prosba z naší strany pouze pro tento den v tomto týdnu, abychom se pokusili projednat co nejvíce zákonů ve druhém čtení.

Jedná se o dva zákony související s evidencí tržeb. Potom bych chtěl ještě poprosit o pevné zařazení projednávání bodů o tom byla dnes debata na grémiu, bylo tam řečeno, že to není vydiskutováno v rámci koalice, nicméně ta debata proběhla, čili se ty věci vyjasnily. Jsou to požadavky, nebo návrhy pana ministra obrany.

Čili na pátek 10. července jako první body po bloku třetích čtení. Je to přesně v duchu té žádosti, která byla směřována na grémium dnes dopoledne. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Nyní již poprosím k mikrofonu pana místopředsedu Vojtěcha Filipa. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, paní a pánové. Dovolte mi, abych náš program schůze navrhl rozšířit o jeden bod, který podle mého soudu bude zajímat nejen nás jako poslance, ale i českou veřejnost.

Děkuji.

Vím, že dnes pan ministr jedná, a rád bych, aby tuto informaci Poslanecké sněmovně podal v nejbližším možném termínu, na kterém se shodneme.